Děkuji.

Prosím, vašich pět minut. Dobrý den, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chtěla bych se přihlásit k bodu

Takže od nás se vyváží, ale nic nám nevracíte.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, včera jsem nebyl vyslyšen ohledně zařazení bodu finančního efektu rušení českých pošt. Ono se tak nestalo.

Dneska jsem se rozhodl to uchopit z jiného úhlu pohledu, a to z pohledu kraje, v tomhletom případě i města, odkud jsem, to znamená zařadit bod Rušení pošt na území hlavního města Prahy. Začnu tím, že vám tady řeknu, ocituji usnesení starostů Prahy 1 až Prahy 22, jenom tu nejdůležitější část, abych odůvodnil to, co jsem včera řekl, a podtrhl to dvakrát. Toto není souboj opozice versus koalice.

Starostové městských částí Praha 1 až 22 považují za velmi nešťastnou komunikaci České pošty směrem k jednotlivým městským částem, kterým byla informace o rušení poštovních poboček zaslána do datové schránky v nočních hodinách v termínu 31. března. Navrhovaný seznam nebyl nijak a nikým z městských částí konzultován, ani nebyly předloženy relevantní důvody a argumenty k navrhovanému řešení. Přejdu dál.

Požadujeme vysvětlení a data, ze kterých se vycházelo při přípravě návrhu, a to nejlépe před samotným setkáním mezi představiteli České pošty a starosty městských částí.

Nedává, protože potom ten poměr nevychází, to znamená poměr počet poboček na počet obyvatel, které obsluhuje. Prostě není možné, aby počet poboček na stotisícovou městskou část byl tři a počet poboček na dvacetitisícové město byly dvě třeba, to prostě možné není. Tam ta ekonomika z toho vypadává. To znamená, že na Praze je to podle mě nejlépe vidět. Dovolil bych si zařadit tento bod tentokrát z úhlu pohledu hlavního města Prahy s tím, že jsem tady přečetl usnesení starostů městských částí, kde jsou starostové za všechny různé strany, včetně nejvíce samozřejmě jsou tam starostové za vládní subjekty.

Děkuji, poznamenáno.